Možná, že pan ministr financí zastaví ekozakázku, kterou jsme zastavili my. Když mluvil o solárním tunelu, tak se podívejte, jak která strana hlasovala, jestli pro byla ODS, která jediná byla proti, nebo váš koaliční partner.

Já vím, že se vám to nehodí, že sedí vedle vás ve vládních lavicích, takže máte univerzálního viníka vpravo od vás.